Byl to velký zážitek. Jako premiér jsem tam nechodil.

Dobře slyšíte, nula.

No a samozřejmě všechno je z daní.

Tak ve finále kdo to hlavně zaplatí? Hlavně to zaplatí ČEZ, který už dávno měli zprivatizovat, vykoupit 100 %, a znovu opakuji asi posté, že řešení inflace bylo zastropování ceny elektřiny u výrobců na 1500 korun, a znovu opakuji, vážení spoluobčané, že na Slovensku mají občané 1500 korun za megawatt. Rozpočet je neuvěřitelný, ale co je úplně neuvěřitelné, a v podstatě nikomu to nevadí, protože samozřejmě všichni experti jsou provládní.

Energetická pomoc má být 79 miliard. Podle firem jak to bylo.

Takže pan ministr financí řekl, že tedy bude šetřit.

No ale na sobě nešetří samozřejmě.

To je neuvěřitelné, toto jsem ještě nezažil.

Takže co to znamená?

No a aby tuto šílenost potvrdil, někdo potvrdil z vlády, tak jsem se díval na podvečerní vysílání, a představte si, že pan ministr dopravy Kupka tvrdí, že on představil nějaký plán velice nekonkrétní, že by se měl oddělit investiční rozpočet od běžného rozpočtu. Rozumíte tomu? Já tomu nerozumím.

No samozřejmě že to zaplatí rozpočet.

No takže to je samozřejmě strašně zajímavé, nerozumím tomu a bylo by dobré, kdyby nám to někdo vysvětlil. No potom jsme měli na rozpočtovém výboru EGAP.